Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 718/7. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Kalousek, prosím.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dostáváme často otázku, který z těch 16 bodů pokládáme za společensky nejnebezpečnější, a odpovídáme, že to není ani tak otázka pořadí té nebezpečnosti jako toho, že je toho moc.

Vláda během dvou a půl roku velmi slušného ekonomického růstu, který se jí přihodil, který nezpůsobila, propásla možnost, nebo spíš nenašla politickou odvahu k nezbytným reformám, nezbytným pro prosperující budoucnost ať už v oblasti vědy, vzdělání, veřejných pojistných. Tam všude uměla jenom zrušit to, co bylo schváleno předtím, aniž by nahradila jakýmkoliv rozumným systémovým opatřením z vlastní dílny. Ale je přímo posedlá, posedlá sběrem dat od svých občanů, kterých již teď je takové množství, že jsem si jist jako dlouholetý státní úředník i politik, že prostě není v kapacitních možnostech státu ta data zpracovat efektivním způsobem pro lepší správu země, ale že budou sloužit jedné jediné věci: V okamžiku, kdy se to bude hodit, probrat to neskutečné množství všech dat a občanovi dát najevo, že o něm víme tolik, že by měl radši držet ústa a krok.